Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Teď se podívejte, kolik nás je tady na tak důležitou normu.

Ta tu ještě nebyla. Ať ty návrhy byly jakékoli a byly vládní, tak vláda tu stála jako jeden muž. Tak nám nepodsouvejte, že je to vládní návrh. Pan poslanec Vilímec a jeho faktická poznámka.

To stanovisko bylo vydáno v únoru letošního roku, tedy ještě před projednáním v sociálním výboru. Budu citovat, snad se vejdu do těch dvou minut. Svaz průmyslu a dopravy od samého začátku neviděl důvod pro novelizaci zákoníku práce.

Sami jsme v průběhu jednání stáhli několik návrhů, a to v zájmu, aby nakonec vznikl co nejmenší zásah do fungujícího prostředí. Za tento přístup jsme byli některými členy svazu kritizováni.

Zástupci odborů však ještě před projednáváním v Poslanecké sněmovně avizovali, že připravovaná novela bude pro ně jen nosičem, prostředkem pro prosazení mnohých dalších změn, které se jim nepodařilo prosadit do kompromisního návrhu.

Děkuji panu poslanci. To byla zatím poslední faktická přihláška. S chutí do toho, paní poslankyně. Nemožné se stalo skutečností. Děkuji, pane místopředsedo.

Odůvodnění: Jde o zpřehlednění právní úpravy. Ustanovení upravuje vyšší základní sazby minimální mzdy tak, že právní úprava současně obsahuje zmocnění pro vládu, aby uvedenou sazbu minimální mzdy upravila nařízením, a současně tuto základní sazbu výslovně upravuje sama. Takováto duplicita je nepřípustná.